Myslím si, že s výjimkou a chci ocenit tu odvahu Romana Sklenáka všichni ostatní nehlasovali pro stav legislativní nouze.

Za těch sedm měsíců, které uplynuly od podání žádosti o projednání kurzarbeitu v legislativní nouzi, paní ministryně práce a sociálních věcí nebyla schopna ta politická jednání dovést k hlasování ve třetím čtení, k souhlasu Poslanecké sněmovny, k souhlasu Senátu, k podpisu prezidenta republiky, přitom ten nástroj je důležitý.

Jednou za dva měsíce vystoupí paní ministryně, usměje se na tiskové konferenci a řekne: Já jsem prosadila na vládě prodloužení programu Antivirus. Mám pocit, že to bylo tento nebo minulý týden, kdy oznámila prodloužení těchto programů do konce května.

Paní ministryně asi nezná reálný ekonomický život, protože buď všechny, nebo naprostá většina žádostí o OČR za březen byly podány, mnohé budou už vyplaceny. Není mi vůbec jasné, kdo to bude administrovat znova. Zaměstnavatelé? Není mi to...

Ale taky musíme myslet na veřejné finance, na zdravé veřejné finance.

Naopak rezervy zdravotních pojišťoven, rezervy Fondu národního majetku všechno rozpustila. A v době, kdy přišla těžká ekonomická situace, a ta tady je už 14. měsíc, najednou nebylo z čeho brát a valí se nové a nové povinnosti na zaměstnavatele, nové a nové povinnosti.

A přesto přichází skupina poslanců, která to chce znova ztížit a znova zvýšit náklady.

Považuji to za mimořádně nezodpovědný krok.

Ne, někteří z nás jsou natolik pyšní, že to chtějí všem nařídit.

Místo abychom řešili věci, které by byly přínosné, například podpora zkrácených úvazků ekonomickými nástroji ano, mnozí osvícení zaměstnavatelé umožňují zkrácené úvazky, vycházejí vstříc svým zaměstnancům, mají dokonce, jak se říká populárně, sdílená pracovní místa, ale to všechno přináší zvýšené administrativní náklady, přináší to zvýšené komplikace při plánování výrobního procesu, ale i při poskytování služeb, a stát není ochoten jakýmkoli způsobem bonifikovat tyto zaměstnavatele, například tím, že by měli nižší sociální odvody za ty zaměstnance, kteří mají zkrácený pracovní úvazek. To by byla správná cesta, to by pomohlo sladění pracovního a rodinného života, zvýšilo by to prostor a bonifikovalo by to i ty osvícené zaměstnavatele, kteří to zase dávno dělají. Nakonec to musela vláda nařídit, ale mnozí to dělali dávno předtím, nečekali na vládu, protože věděli: V mém vlastním zájmu je mít zdravé zaměstnance a udělám všechno pro to bez vlády k tomu, abych to zařídil, a fungovalo to.